Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl poděkovat panu poslanci Ondráčkovi za tento nečekaně otevřený a upřímný projev, který zde měl a který byl značně zneklidňující, pokud jde o poměry zejména v Policii České republiky. Ale jednu věc říct musím. Dámy a pánové, neulevujte svému svědomí tím, že říkáte, že tady nejste od toho, abyste něco posuzovali. To není pravda. To přece nefunguje tak, že kdykoliv policisté o někoho požádají, tak ho Sněmovna automaticky vydá. Ta Sněmovna o té žádosti má rozhodovat. Zda se mi to hodí. To znamená, zda ta žádost směřuje proti někomu, kdo je mým politickým oponentem, či dokonce, nedej bože, ještě má větší preference. Jestli je odůvodněná.

Pokud pro to zvednete ruku, tak tím říkáte ano, já si myslím, že ty důvody má. Tohle musíte posoudit. Nemůžete říct, že to jednou posoudí nějaký soud. Je pravda, že je úplně jedno, jestli já jsem je tam našel, nebo nenašel, protože tím, že nejsem poslanec, tak dokonce ani o tom nebudu hlasovat. Ale zatím jsem tady nikoho neslyšel je citovat z té žádosti. Říkat já je tam vidím.

Nyní s technickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček, poté pan poslanec Jiří Koubek, poté pan poslanec Blažek. Takže vaše dvě minuty na faktickou poznámku. Pane ministře, my se nemůžeme shodnout, protože vy na to nahlížíte jako právník. Ale kdo z tohoto 200členného sboru má takovou schopnost umět si nastudovat spis, pokud by k němu měl přístup, umět se v něm vyznat a umět posoudit, jestli to dané popisované jednání zakládá zákonné znaky skutkové podstaty daného trestného činu? Možná pět, šest, sedm, možná deset by to dokázalo. Já jsem řekl, že budu pro vydání. Kauzu jsem neviděl, ale vím, že nemá vztah k činnosti práce poslance Parlamentu České republiky za projevy a popřípadě ani činnost, která souvisí s výkonem mandátu poslance.

To je práce analytická na řekněme tři čtyři dny. Ale nikdo z vás, a nechci se vás tak dotknout, opravdu nevíte, co v tom spise je. Proto jsem řekl, jak budu hlasovat. Já vám děkuji, pane poslanče, i za dodržení času. Další vystoupí pan poslanec Jiří Koubek, připraví se pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.